Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede předseda vlády Bohuslav Sobotka, kterému tímto předávám slovo. Prosím, pane premiére. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, pokud si kladete otázku, proč tento návrh předkládá předseda vlády, tak musím říci, že odborně tento návrh byl zpracováván ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, což je tedy nezávislý úřad, a z pohledu legislativního procesu jsem tedy tuto věc zastřešil jako předseda vlády. Chci jen velmi stručně připomenout, že vláda touto novelou reaguje na fakt, že naše stávající právní úprava nereflektuje požadavky některých rezolucí Rady bezpečnosti OSN, a to zejména v oblasti zabezpečení některých biologických a toxinových prvků, jejich zabezpečení před zcizením, taky v oblasti zákazu financování činností směřujících k vývoji, výrobě, držení a další manipulaci s biologickými a toxinovými zbraněmi. Jde tedy o implementaci požadavků rezolucí Rady bezpečnosti OSN, jejichž přesný popis naleznete v důvodové zprávě návrhu.

Zákon také reaguje na některé zkušenosti z praktické aplikace stávající legislativy. Navrhované znění zákona jasněji vymezuje pojmy a celkově zvyšuje legislativní úroveň řady ustanovení zákona. Současně by měl vést ke snížení administrativní zátěže všech dotčených subjektů díky zrušení deklarací plánovaných činností. Novela zároveň zjednodušuje nakládání s vakcínami a diagnostickými sadami obsahujícími vysoce rizikové biologické prvky. Novela zákona také stanovuje doposud chybějící požadavky na zabezpečení biologických prvků a toxinů proti odcizení a možnému zneužití. Nově se také zpřesňují povinnosti v oblasti likvidace těchto látek. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za vaši pozornost a dovoluji si požádat o to, aby tento návrh byl propuštěn do třetího čtení. Děkuji vám, pane premiére. Prosím, aby své místo zaujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Petr Kudela, informoval nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.